A to bychom mohli být, bych řekl, také ve shodě. Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Marty Semelové a potom pan vicepremiér Andrej Babiš s řádnou přihláškou s přednostním právem. Poté snad již bude čas pro ostatní řádně přihlášené. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Já bych jenom, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěla připomenout, proč tady byl navržen tento bod a je z našich řad navrhován opakovaně při každé schůzi.

To, co tady ovšem nyní probíhá ze strany poslanců ODS a některých dalších, to je vzájemné napadání, vzájemné urážení, hledání úplně jiných problémů, než kvůli čemu jsme tento problém tady nadnesli, a nezaměstnaný člověk je úplně v pozadí.

Já jsem tady za občany.

Tady mluvíte o nezaměstnanosti? Proč nemáme rychlovlaky? O čem to tu mluvíte?

O čem to vykládáte?

Tak o čem to vykládáte?

A to, že jste to chtěli řešit napříč politickým spektrem, tak to všichni vědí.

Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Já myslím, že prostě nemůžeme připustit matení pojmů tady odsud z Poslanecké sněmovny. Člen vlády a člen Poslanecké sněmovny je politik, i když bude tvrdit, že není. Prostě je, protože je členem vlády a je členem Poslanecké sněmovny.

A co se týče TOZů, TOZy schválila a proplatila vláda Jiřího Rusnoka. Opět prostě musíme některé věci uvádět na pravou míru. Děkuji i za dodržení času. Dále s faktickou poznámkou je zde přihlášen pan poslanec Stanjura. Mě by zajímalo, jak občan Babiš nepolitik, když ho bude vyšetřovat Česká národní banka kvůli možnému zneužití interních informací, zda ten běžný občan nepolitik může říct: já jsem tu informaci řekl redaktorce novin v Poslanecké sněmovně a mě chrání imunita. A jsou to jeho výroky, ne moje. A poslední poznámka. Mě to fakt nepřekvapuje.

Já jenom přemýšlím nad logikou některých výroků. Nejsem podnikatel, ale zaměstnávám tisíce lidí. Jsem vicepremiér, ministr financí, předseda politické strany, poslanec, ale nejsem politik. Toto je přece úplně absurdní.

Pane poslanče, pouze mým prostřednictvím. Já se omlouvám...

Já končím tím, že panu poslanci, ministrovi Babišovi chci říct ještě jednou, že tady ta figura s tím, že není politik, je naprosto neúčinná. Jsme na tom všichni v této Sněmovně stejně, jsme politici a mějte politickou odpovědnost na paměti.

Děkuji vám, pane poslanče. Dále mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana vicepremiéra Babiše. Já jsem myslel, že se hlásíte s přednostním právem. Omlouvám se, pane vicepremiére. Pan poslanec Kováčik.

Já se skutečně za to nestydím. Ono tu práci musí také přece někdo dělat. A my, co jsme tady jako politici, naplňujeme parlamentní demokracii těmi dělníky politiky, když se to tak vezme. Ale to jsem nechtěl říci. Já bych rád, aby se lavina diskuse vrátila zpátky do koryta tématu.